Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Evropská komise tento legislativní proces sleduje. Návrhem zákona dojde jak ke změnám obecné právní úpravy obsažené v zákoníku práce, tak k navazujícím změnám ve zvláštních právních předpisech upravujících právní vztahy závislé činnosti, například státních zaměstnanců ve služebním poměru, příslušníků bezpečnostních sborů či vojáků z povolání. Těmi nejdůležitějším navrhovanými změnami za účelem transpozice práva EU je změna právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, takzvané DPP a DPČ, povinnost rozvrhovat pracovní dobu, dodržovat nepřetržité odpočinky, poskytovat přestávky na jídlo a oddech, zakotvení práva na dovolenou, možnost žádat ve vymezených případech o odůvodnění výpovědi a jiné, dále rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku nebo změně pracovněprávního vztahu a zpřísnění lhůt pro jejich splnění, zakotvení povinnosti zaměstnavatele písemně zdůvodnit případné odmítnutí žádosti určitých zaměstnanců pečující zaměstnanci, těhotné zaměstnankyně o výkonu práce na dálku.